Vím, že Ministerstvo vnitra pracuje na novelizaci celé řady zákonů právě souvisejících s volbami, a teď je ideální čas tedy postoupit dál a uvést je v praxi.

Ve většině evropských zemí už dávno funguje. Ve většině zemí je bez problémů a nevidím důvod, proč by Česká republika nemohla svým občanům konečně umožnit vykonávat jejich základní právo občanské, tedy volební právo, i touto formou. Takže vás prosím jak o zařazení dvou nových bodů, tak předřazení tohoto bodu. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Jako další s přednostním právem se přihlásil pan místopředseda Tomio Okamura. Poté s přednostním právem pan předseda Jurečka. Vážené dámy a pánové, navrhuji zařadit jménem SPD na program schůze Sněmovny zítra odpoledne po bodech v legislativní nouzi, abychom nezdržovali, tak navrhuji zařadit již počtrnácté mimořádný bod a tím je vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie. To není nic nového. Ale to, co si zaslouží skutečně zvážit tento náš návrh, je velká ekonomická krize, na jejímž prahu stojíme. Stávající zdravotní krize nám ukázala neschopnost a škodlivost EU a na straně druhé se ukázalo, že v čase nouze jsou to právě národní státy, které mohou a musí, pokud chtějí, chránit svoje občany, a pravdou je, že se ukázalo, že neexistuje žádná zásadní evropská solidarita, protože když šlo o zdravotnický materiál, tak národní státy nejen zakázaly vývoz, ale ještě si ho vzájemně, lidově řečeno, kradly. Ukázalo se, že svůj smysl neztratily ani národní hranice.

Jen díky sankcím proti Rusku jsme přišli odhadem Svazu průmyslu a obchodu asi o bilion korun.

Tedy náklady zdaleka přesahují příjmy z dotací. A pokud si někdo troufne vytahovat nějaké dotace, tak řekněte pravdu, že na projektech se musíme podílet vlastními penězi a peníze, které přijdou z Bruselu, jsou z většiny naše peníze, které tam posíláme, a to nejen přímými odvody, ale mimo jiné tam plyne velká část našich příjmů za dovozní cla.

Podívejme se pravdě do očí. Západní státy prodělávají dlouhodobou odbytovou krizi, a ne my, ale ony potřebovaly navázat území východní Evropy, kam by expandovaly.

Myslím si, že ani největší ekonomický laik si nemyslí, že západní a hlavně německé firmy zavřou své fabriky u nás. Že přestanou dodávat do nadnárodních obchodních řetězců v naší zemi, že se vzdají stamiliardových byznysů, které v České republice mají. A západní firmy v případě našeho vystoupení budou první lobbovat za co nejlepší podmínky pro import a export, protože půjde ne o naše, ale o jejich peníze a byznys.

Pokud ano, tak to bude finálně k našemu prospěchu.

A naše firmy prostě na ruském trhu nahradily ty ruské. Vážené dámy a pánové, jak jsem řekl, navrhuji zařadit mimořádný bod s názvem Referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, a to tuto středu po bodech v legislativní nouzi.